Jestliže jste slíbili, že ušetříte pět miliard, a teď si dáváte do výdajů šest, tak ne že ušetříte vy utratíte ještě o šest miliard na provozu víc, než jste tady slibovali Poslanecké sněmovně.